Prosím, pokračujte.

Zaměstnavatelé si vyplacený příspěvek odečtou z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemusíte podávat žádost, celý mechanismus je pro zaměstnavatele velmi jednoduchý.

Ani při zavedení izolačky tak nikdo nebude finančně motivován k tomu, aby nešel do práce a jen kvůli bonusu nastoupil do karantény, případně uměle nahlašoval osoby ze svého okolí.

Náklady jsou velmi přiměřené.

Velmi vám děkuji za podporu tohoto návrhu. Já děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové za její úvodní slovo.

Paní ministryně již podrobně návrh představila.

Vyplácí zaměstnavatel a tento příplatek si dále odečítá z odvodu na sociální pojištění, jde to tedy na úkor Ministerstva práce a sociálních věcí.

Debata byla v podstatě ve třech okruzích, debatovalo se o délce, po kterou se poskytuje příplatek k nemocenské, dále o zahrnutí osob samostatně výdělečně činných ve dvou variantách, těch, kteří si neplatí nemocenské a těch, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a dále byla debata i o možnosti zneužívání karantény. Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Gajdůškové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V. výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Toto usnesení ještě obsahuje ustanovení, respektive část, která je směřována vůči Ministerstvu práce na sociálních věcí.